My jsme byli při projednávání ve výboru ujišťováni i zástupci potravinářské inspekce, že v podstatě ti malí obchodníci nejsou tím primárním cílem, že z toho budou vyjmuti.

Ten zákon říká všichni.

Já to nepokládám za správné, myslím si, že ta primární odpovědnost by měla být jinde. Proto jsem přijal návrh, který tedy původně samozřejmě není můj, je to návrh pana kolegy Kalouse, ale přijde mi správné, aby prošel projednáním na výboru, abychom o něm vedli diskusi i zde na plénu a aby prošel tím závěrečným hlasováním ve třetím čtení. Jak jsem říkal, přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.

Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího doplnit kolegu, protože moje zkušenosti z terénu jsou ba přímo jakoby hrozivé, to znamená, že jakákoli kontrola přijde, tak se prostě nekouká na to, že byla nějaká ústní dohoda, že se malí a střední nebudou brát v potaz a nebudou se kontrolovat, na to, o čem tady kolega mluvil, ale jednoznačně se postupuje podle litery zákona. A pokud mám jako malý prodejce na vesnici zodpovědnost za to, že CocaCola zrovna stejný výrobek ve Španělsku prezentuje s jiným složením a já ho mám jiné, tak prostě za to budu zodpovídat a budu za to platit. Tady teď nejde o ty pokuty, protože asi na konci bychom se domohli toho, že ten dotyčný by to nezaplatil, ale tady jde o tu celou škálu těch procesních řízení, ke kterým ten malý nemá ani sílu, ani kompetenci, ani možná že hlavu, aby se správně odvolával, a tudíž bude docházet k tomu, že ty drobné to bude zatěžovat.

Nyní tedy bude mít slovo pan poslanec Petr Bendl. Jenom já se ve vašem... Tak prosím, pan poslanec. Děkuji za slovo.

Zároveň, tak jak zde dílem říkali i moji kolegové, zákon nerozlišuje malé a velké a zákon říká, všem padni jak padni. A byť ústy šéfa státní potravinářské inspekce zaznělo, že malé kontrolovat nebudou, tak zákon nic takového neříká ani nevymezuje. Možná že dneska, když je tam šéf, který tam je, tak to třeba bude platit, nebo ministr, který tam je, tak to bude platit. Ale přijdeli někdo jiný a bude se chovat v souladu se zákonem, pak zkrátka může začít kontrolovat i ty vesnické obchody a v podstatě je začít likvidovat, neboť pokuta za prodej potravin dvojí kvality se pohybuje od nula do 50 milionů korun, přičemž není specifikováno ani v zákoně, ani v té podzákonné normě, pokud jsem měl možnost se dočíst na webových stránkách státní potravinářské inspekce, ani tam není specifikováno, jakým způsobem bude posuzováno a v jaké výši se budou pokuty pohybovat v případě různých kategorií přestupků. Ten pokutový paragraf je poměrně gumový, a protože jsme v Čechách a já teď neviním nikoho z potravinářské inspekce, že by chtěl obchodovat s výší pokuty, nicméně určitě pro větší transparentnost a přehlednost by bylo zcela namístě, aby bylo dopředu jasné, za co jaká pokuta bude, za co bude 10 milionů, za co bude 15 milionů, za co bude 30 milionů, za co bude 40 milionů. Myslím si, že prostě není dobře, když necháváme takovýto volný prostor, a měli bychom specifikovat ty jednotlivé částky. V tom zákoně, znovu říkám a zdůrazňuji, nic takového není. To, co tady říkal pan kolega Luzar, je jedna z možných cest, jak se aspoň dílem s některými věcmi vypořádat, a to je ten vztah prodejce a výrobce, o kterém jsme také mluvili.

Velmi bych si přál, kdybychom ještě v rámci možností uvidím, jaké přijdou pozměňovací návrhy se o tom zcela vážně na zemědělském výboru pobavili. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem do systému zadal. Děkuji za pozornost. Nyní přečtu dvě omluvy, než vyzvu k faktické poznámce pana poslance Jana Zahradníka.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Čili čekají nás zásadní věci.

Zároveň taky společné výzkumné centrum Komise má vytvořit zprávu týkající se kvality potravin.